Nevím proč.

Ono to vypadá jako zanedbatelné, ale za těch 10 dnů to činí 2 tisíce, korun pro tu rodinu. Tento návrh to vůbec neřeší.

S tím souvisí to, o čem je zase velmi těžké mluvit, ale je to ve stanovisku vlády, a to jsou finanční dopady.

Tak to jsou tři otázky na předkladatele tohoto návrhu. Teď bych chtěl shrnout stanovisko občanských demokratů, jak jsem na začátku svého vystoupení avizoval. Chceme jasné a jednoznačně napsané zákony, které se nedají vykládat různými způsoby.

Teď bych řekl klíčové sdělení našeho klubu k tomuto návrhu zákona.

Stejně tak jako pečovatelům formálním, to jsou ti, kteří se starají o tyto naše spoluobčany v ústavní péči. Opravdu jim patří velké poděkování a úcta. A nic na tom nemění například náš kritický hlas k některým částem zákona, tak jak je senátoři, resp. Senát předložil.

My naše pěstouny platíme jako zaměstnance, za které je odváděno zdravotní a sociální pojištění, a jednou tudíž nebudou mít jeden z nejnižších důchodů.

Díky těmto neformálním pečovatelům totiž člověk může žít ve svém prostředí, mezi svými blízkými.

Potřebuje změnu, změnu systému posuzování. Uznání invalidity, přiznání invalidního důchodu, musí probíhat v řádu dní. Nikoliv v řádu měsíců, ale řádu dní. To bych chtěl zdůraznit. Myslím, že mnozí z nás známe nejeden případ, kdy uznání invalidního důchodu trvalo více než jeden rok. Stejně tak jako neskutečné časové prodlevy v přiznání příspěvku na péči či na jeho zvýšení. Myslím, že na tom se shodneme, že ta dlouhá doba je něco nepřijatelného.